Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr spravedlnosti Jan Kněžínek a zpravodaj garančního výboru ústavněprávního výboru poslanec Jakub Michálek.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, má zájem. Takže pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Jenom velmi stručně připomenu, že tento návrh zákona je adaptací právní úpravy nařízení Evropské unie a má za cíl umožnit vydávání výpisu z rejstříku trestů ve vícejazyčné formě, což má usnadnit přeshraniční pohyb osob. Krom toho se reaguje též na zákon o elektronické identifikaci a zjednodušuje se možnost podání žádosti o výpis z rejstříku trestů dálkovou cestou. K návrhu byl podán jeden pozměňovací návrh ústavněprávního výboru a já již nyní avizuji, že při hlasování s tímto návrhem vyslovím souhlas. Děkuji za pozornost a moc prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Končím obecnou rozpravu. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jak již zaznělo z úst pana ministra, byl přednesen jeden pozměňovací návrh, který je označen jako návrh A, takže procedura bude velmi jednoduchá. Budeme hlasovat nejprve o tomto pozměňovacím návrhu a potom o návrhu zákona jakožto celku. Děkuji. Je souhlas s touto procedurou? Necháme hlasovat o návrhu procedury. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A.

Stanovisko zpravodaje? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?